Další pozměňovací návrh je návrh B, jedná se o přechod některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 31, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 35, proti 78. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Pozměňovací návrh C1 je pozměňovací návrh, kde se jedná o odstranění diskriminace při zaměstnávání cizinců, občanů Evropské unie, ve veřejné správě, v tomto případě v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stanovisko garančního výboru je Ano, je to tak. Pozměňovací návrh C2, jedná se o rozšíření výjimky z obecně vyloučené možnosti zajistit procesní jednání zástupcem na základě plné moci, pokud toto jednání zajišťuje sám úřad.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.